Výrazné změny zákon přináší v oblasti poplatku za odkládání odpadů na skládku, provoz zařízení určeného pro nakládání s odpady, sběr odpadu, obchodování s odpadem a řešení problematiky černých skládek.

Pozměňovací návrh s sebou přináší změnu a zjednodušení procesu odvádění poplatku za ukládání odpadů na skládku. V současné podobě platného zákona je absence finanční odpovědnosti provozovatelů skládky za nevybrání poplatku od původců odpadu. Vládní novela se snaží na problematickou situaci reagovat zavedením přímé poplatkové povinnosti původce, avšak navržený způsob výběru poplatku je velmi složitý na administrativní a kontrolní činnost jak na straně soukromého sektoru, tak státního aparátu. V tomto ohledu je vhodné nechat povinnost odvedení poplatku provozovatelem skládky, a to i v případě, že jej od původce vůbec nevybere. Výsledkem bude zamezení odběru odpadu na skládku od původce odpadu, který za uložený odpad nezaplatil poplatek. Předložený pozměňovací návrh zároveň zmírňuje dopady navýšení poplatku za ukládání odpadů na obce, a tedy nepřímo i na jejich obyvatele.

To zajistí obcím čas pro zlepšení odpadového hospodářství a zavedení sofistikovanějšího systému třídění komunálního odpadu.

Jedná se tak o vysoce motivační charakter pozměňovacího návrhu a možnost dosáhnout na třídicí slevu tak budou mít všechny obce. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, já chci vystoupit se svým pozměňovacím návrhem k jednomu tématu, které jde mimo to hlavní téma, které se tady probírá, což je skládkování a termíny a náklady apod., i když skládek se to také týká, a to černých skládek. Nicméně já už jsem tady vystupoval v prvním čtení, pan ministr si to jistě bude pamatovat, a vyjádřil jsem své pochybnosti o tom modelu, který navrhuje Ministerstvo životního prostředí, a to je zejména přenášení plné odpovědnosti za černé skládky na vlastníky pozemků.

A co mi přijde opravdu za hranou, a na to míří můj pozměňovací návrh, je to, že obecní úřad obce s rozšířenou působností bude moci uložit vlastníkovi pozemku, aby na vlastní náklady zabezpečil místo, kde se nachází nezákonně soustředěný odpad, proti dalšímu návozu odpadu, což je § 14 odst. 5 písm. a), a to pod hrozbou sankcí. Pan ministr tady v prvním čtení řekl, že je to podle principu, že vlastnictví zavazuje, tento návrh. A já se domnívám, že vlastnictví sice zavazuje, ale nemělo by se také trestat vlastnictví. Je to, pane ministře, představte si, jako kdyby vám ukradli auto, zloděj by spáchal dopravní přestupek, ale dostal byste pokutu vy za to, že jste auto dostatečně nezabezpečil, takže vám ho zloději mohou ukradnout a spáchat přestupek. Takže by to vlastně byla vaše vina.

Já se domnívám, pane ministře, že zákonné povinnosti musí být reálné a musí být vymahatelné.

Zabezpečit takový pozemek znamená ho de facto oplotit. Já si myslím, že to opravdu není reálné, a tak bychom se vlastně dostali do absurdní situace, že by vlastník pozemku měl uloženou povinnost, kterou nemůže naplnit, a kvůli tomu, že ji nemůže naplnit, by dostal sankce.

A stát tímto způsobem, který vymyslel, fakticky přenáší svoji povinnost chránit životní prostředí mimo jiné i odhalováním původců odpadů nezákonně ukládajících takový odpad mimo vyhrazená místa a zařízení na soukromé osoby a vlastníky pozemků.

Já jsem přesvědčen, že uložení takové nereálné povinnosti zabezpečit pozemek proti návozu dalšího odpadu dalece přesahuje meze proporcionality, kterými se musí řídit jakýkoli zásah státu do práv soukromých osob, ať už prostřednictvím zákona, nebo na základě zákona. Takže můj pozměňovací návrh právě míří na zrušení tohoto jednoho odstavce, a to je zabezpečení místa proti návozu dalšího odpadu pod hrozbou sankcí. Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych rád představil sérii pozměňovacích návrhů, které připravili kolegové Marian Jurečka a Jan Čižinský. Dovolím si je tady velmi stručně představit. Jsou to drobné věci, ale s případnými významnými dopady.

Vychází to ze zkušenosti, že řada těch s vozových vozidel často obslouží několik obcí, menších obcí najednou a následně potom přepočítávají to skutečné množství podle nějakého kvocientu a neodpovídá to úplně té skutečnosti, z které obce bylo kolik toho odpadu vyvezeno. Už dneska víme, že řada těch vozidel je vybavena váhou, čili nebyly by to nějaké enormní finanční náklady a ten přepravce by mohl zcela přesně rozúčtovávat ty částky na tu třídicí slevu podle toho, kolik z té dané obce skutečně vyveze. Takže to je jeden pozměňovací návrh.

Vycházíme z toho, že obce i kraje jsou motivovány, aby měly informace o nebezpečných odpadech na svém území, a mohly tak případně vyhodnotit a eliminovat rizika nebo případně na ně nějakým způsobem adekvátně reagovat. V tom návrhu zákona je jistý možný výkladový rozpor, jestli ty informace mají dostávat pouze orgány obcí a krajů v přenesené působnosti.